Následně bychom se věnovali neprojednaným bodům z bloku druhého čtení, a to v tom pořadí, které jsem již četla, navrženém z grémia, případně bychom se věnovali projednávání dalších bodů dle schváleného pořadu schůze. A ještě informace na závěr.

Prosím, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, já bych jako první bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny chtěl navrhnout bod s názvem Neschopnost Fialovy vlády přímo ohrožuje fungování mnoha českých domácností a firem a živobytí tisíců jejich zaměstnanců. Takže bych to ještě jednou zopakoval, abyste si mohla poznamenat: Neschopnost Fialovy vlády přímo ohrožuje fungování mnoha českých domácností a firem a živobytí tisíců jejich zaměstnanců. Fialova vládní pětikoalice nevyřešila drahé energie a nechce ani pomáhat účinně našim občanům a firmám. Premiér Petr Fiala prostě selhal. Občanům nyní přichází další šílené zálohy a řada občanů, skutečně dalších a dalších občanů, už nemá ani na základní životní potřeby. Ministři pro energetiku členských států Evropské unie se na jednání minulý týden v Bruselu opět neshodli na žádném společném efektivním a funkčním řešení vysokých cen energetických komodit.

Neschopnost vlády Petra Fialy hájit zájmy České republiky tak ohrožuje přímo fungování mnoha českých firem a živobytí tisíců jejich zaměstnanců a samozřejmě milionů našich občanů České republiky, kteří mají problémy s drahými cenami nejen energií, ale také potravin. Podle průzkumu Hospodářské komory začíná být situace ve firmách skutečně kritická.

To je i dlouhodobý názor hnutí SPD, když jsme opakovaně navrhovali ceny elektřiny zastropovat přímo u jejich výrobců a následně i v celém dodavatelském řetězci na úrovni výrobních nákladů včetně nákladů na distribuci a přiměřeného zisku, což by mimo jiné i odstranilo nutnost miliardových kompenzací dodavatelů energií ze státního rozpočtu. Fialova vláda rezignovala na pomoc našim občanům a firmám a nehájí jejich zájmy, ale hájí zájmy spekulantů. Firmy krachují a čím dál více občanů se dostává do existenčních problémů s dalekosáhlými negativními ekonomickými dopady na celou společnost. Z těchto důvodů budeme nadále usilovat o to, aby současná vláda podala demisi.

, že Česká republika se musí vrátit ke zvyšování daní, konkrétně hovořil o dani z příjmu fyzických osob a o dani z nemovitosti. Naopak, v době současné sociální a ekonomické krize je nutné ponechat občanům z jejich pracovních příjmů co nejvíce peněz.

Stejně tak jsme prosadili zrušení daně z převodu nemovitostí. V tomto volebním období jsme již předložili návrhy zákonů na zvýšení slevy na dani z příjmu pro všechny pracující občany a na zvýšení daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti v pracujících rodinách.

Navíc současné vládní strany porušují předvolební slib, že daně zvyšovat nebudou.